Pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby téhož dne.

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Hnykovou a pana poslance Jiřího Petrů. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Pokud tomu tak není, tak budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s těmito navrženými ověřovateli, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Návrh byl přijat.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Babiš zahraniční cesta, pan ministr Chovanec pracovní důvody, pan ministr Jurečka do 15 hodin pracovní důvody, pan ministr Němeček pracovní důvody, pan ministr Pelikán z pracovních důvodů. Tolik tedy omluvy.

Tyto body jsou tudíž neprojednatelné a nemohou být součástí schváleného pořadu.

Tyto body tedy nelze projednat, protože jsme se již jejich projednáním zabývali. Navrhujeme tedy vyřadit bod 219, což je informace o problémech migrace. Tento bod byl projednán na mimořádné schůzi. Body 3 a 162, to je druhé a třetí čtení, rozpočtová odpovědnost.

Nyní je samozřejmě prostor pro vystoupení k návrhu pořadu schůze. Mám zde přihlášku pana předsedy Kalouska, po něm pan předseda Mihola a potom pan předseda Černoch. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Prosím za odpuštění Prosím, abyste se usadili. Prosím za odpuštění a za pochopení, protože mé vystoupení, které bude krátké, slibuji, může být vykládáno trochu jako zneužití přednostního slova, a možná ano. Nicméně trpké zkušenosti z politického života mě naučily, že když některé pomluvy necháte viset ve veřejném prostoru bez okamžité reakce, stanou se písmem svatým a pak se také jako písmo svaté opakují. Já jsem neměl na dnešní den svolánu žádnou tiskovou konferenci a nemám jinou bezprostřední možnost reagovat než teď, protože reaguji do veřejného prostoru. A chtěl bych tedy tímto veřejným prostorem i vaším prostřednictvím se ohradit proti pomluvám, které zazněly před 20 minutami na tiskové konferenci poslaneckého klubu ANO, a teď o těch tématech která byla diskutována, o těch budeme mluvit u jednotlivých bodů, ale zazněly, a kolegové, kteří na té tiskové konferenci byli, jistě potvrdí, že řekli: Pan Kalousek byl vždy spojen s hazardem.

To bylo řečeno jako fakt. Jako ověřený fakt!

Není pochyb o tom, že videoloterijní terminály, ten technologický pokrok a současně mord, který zamořil celou řadu našich obcí, souhlasí, není pochyb o tom, že povolení těchto videoloterijních terminálů nepodepsal ministr financí Miroslav Kalousek, ale podepsal ministr financí Bohuslav Sobotka, dnes předseda vlády, na základě řádného správního řízení. S těmito videoloterijními terminály jeho nástupci se nějakým způsobem v rámci správního řízení, nikoli v rámci politických rozhodnutí potýkali. Tedy prosím pěkně, za ministra financí Miroslava Kalouska, a znovu říkám ověřitelná čísla Ministerstva financí, za ministra financí Miroslava Kalouska bylo zrušeno 12 389 videoloterijních terminálů.

Ministr financí Miroslav Kalousek snižoval počty terminálů v České republice průměrným tempem 400 kusů měsíčně.

Informace, které zazněly na tiskové konferenci konané zde v této Poslanecké sněmovně, a proto se cítím oprávněn, zde v této Poslanecké sněmovně zareagovat, informace, které zazněly